Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení ze 7 dnů na nynějších 10 dnů. Stanovisko navrhovatele? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

A v tomto hlasování 113 nás hlasovalo 160 poslanců a poslankyň, pro 73, proti 85. Návrh byl zamítnut. E3, vedený pod číslem 1040, pozměňovací návrh Taťány Malé a Zuzany Ožanové, lhůta pro fikci doručení ze 3 na 5 dní. Stanovisko navrhovatele? A já jsem zahájila hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím. Pozměňovací návrh F, který byl načten celý na plénu, to znamená, ne v systému.

Stanovisko navrhovatele? Já jsem zahájila hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. A my jsme se, pokud se nemýlím, vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, je to tak, paní zpravodajko? Takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.